Co se týká nastavení systémových záležitostí, tak jde o to, aby děti v celé republice měly nastavenou stejnou možnost stejné léčby, to je jedna věc, proč navrhuji tyto pozměňující návrhy.

To znamená, že dalších 200 tisíc maminek nebo tatínků je musí doprovázet. Samozřejmě záleží na tíži stavu toho onemocnění. A v tomto případě, pokud by se pomohlo ne 47 procentům, ale 30 procentům lidí, tak jsou to obrovské úspory, které nemusíme dávat do sociálního systému a kdy můžeme ty lidi zařadit do zcela běžného života. Proto vás prosím o podporu mých pozměňujících návrhů, které se týkají této oblasti, protože to je jenom střípek, který je v systémovém řešení celé otázky tohoto stavu v České republice. Já vám děkuji, pane poslanče. Máteli své legislativně technické úpravy v písemné formě, poprosil bych vás, abyste je dal paní zpravodajce.

Jako další vystoupí v rozpravě pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi rovněž několik slov k tomuto zákonu, který se blíží ke svému konci v projednávání ve Sněmovně. Pan poslanec Svoboda zde řekl, že zákon je špatný. Já bych s tím zásadně nesouhlasil, protože jsme se této problematice věnovali velmi důkladně ve zdravotním výboru, doladili jsme to, co bylo potřeba, protože ten návrh, který přišel z Ministerstva zdravotnictví, nebyl zcela reálný. Vždyť se jenom podívejme na to, co vlastně jako zákonodárci chceme. Chceme přece dělat zákony pro lidi, ne zákony pro zákony.

A sociologické průzkumy ukazují, že většina zdravotních sester nechce vysokoškolské vzdělání. Ony chtějí prostě kvalitní středoškolské vzdělání a tento způsob 4 + 1 je jakousi přechodnou možností, jak toho dosáhnout. To, že schválíme tento zákon, neznamená, že to střední zdravotnické školství bude kvalitní. Proto bych apeloval na ministerstvo, aby jednalo, tak jak jsme apelovali už i na minulého ministra, aby jednalo intenzivně s Ministerstvem školství o změně osnov středních zdravotních škol, aby ty školy byly opravdu kvalitní. Já mám z toho, co vzniklo a co vám teď předkládáme jako zdravotní výbor, jako garanční výbor, mám z toho dobrý pocit, dobrý dojem, jako i z jiných novel a zákonů, které zde zdravotní výbor předložil.

Ještě poslední poznámku k té tradiční čínské medicíně. Myslím, že o tom bylo řečeno hodně, že jsem o tom taky celkem dost napsal a že jste si udělali svůj názor. A chci jenom zdůraznit jednu jedinou věc.

Je to dost kontroverzní, je náročné, a pokud tento návrh schválíme, tak je to průlomové, ale je to pro dobro zase našich lidí.

Do rozpravy mám teď několik faktických poznámek. Jako první faktická poznámka pana poslance Leoše Hegera, po něm pan poslanec Vít Kaňkovský, poté pan poslanec Bohuslav Svoboda a Ludvík Hovorka. Máte své dvě minuty, pane poslanče.

Já jsem velký příznivec speciálního vzdělávání, kam celá ta problematika také patří, nejenom do psychoterapie a do zdravotnictví.

Pravděpodobně tito lidé byli mezi námi odjakživa, ale nyní se zdá, že jich je více, než jsme si mysleli, a že nějakým zásahem v dětství lze jejich život vylepšit. Váhal jsem nad tím, jestli ten pozměňovací návrh podpořím, nebo ne.

Ony v zákoně nemají napsáno, že se mohou dále specializovat, ale řeší to podzákonná norma cestou vládního usnesení.

Máte řádnou přihlášku, platí to? Takže pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím zareagoval na kolegu Vyzulu. To je zcela nepochopení toho, co jsem říkal. Říkám, že ten zákon řeší krizovou situaci a že správné by bylo řešit to obráceně. Ne od toho, co má dělat absolventka zdravotní školy, to já chápu, že má dělat práci s pacientem v tom rozsahu, v jakém po řadu let dělala, ale že bychom se měli zabývat tím, abychom pracovní náplň pro vysokoškolsky vzdělané zdravotnice, bakalářky a magistry, abychom pro ně vytvořili pracovní náplň, která odpovídá jejich vzdělání. Čili to je podstata toho, co já říkám a proč ten návrh kritizuji.